Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kdyby mi Poslanecká sněmovna umožnila, jak to bylo logické, vystoupit před panem ministrem Babišem, tak se pan ministr Babiš nemusel neustále ve svém projevu ptát, proč navrhujeme svolání mimořádné schůze, protože by se to ode mě dozvěděl. Ale to, co se tady odehrálo, je podle mě neuvěřitelné a je pro mě i těžko to komentovat. Já jsem se nedobrovolně ocitl na předvolebním shromáždění hnutí ANO a to považuji za naprosto nedůstojné. A to, že jsem tady musel zůstat, považuji za jakési násilí vůči mé osobě a budu přemýšlet, co s tím budu dělat. Ale je to nedůstojné pro tuto Sněmovnu a všichni, kdo jste tohle dovolili, včetně způsobu řízení schůze, který tady předvedla paní místopředsedkyně Jermanová, za to nesete odpovědnost. A já vám prorokuji, že budete první, teď mluvím k demokratickým politickým stranám, kterým se to vymstí a kteří na toto doplatíte, protože umožnit v Poslanecké sněmovně tuto nehoráznou předvolební rétoriku, kterou tady předvedl předseda hnutí ANO, to je prostě zásadní chyba. Já se nicméně nenechám vyprovokovat a nenechám se zatáhnout do debaty, v které bych vyvracel jednotlivá obvinění, která tady Andrej Babiš vznesl proti celému světu, a vrátím tu pozornost k tomu, čím skončil Andrej Babiš a čeho se dotkl v závěru svého vystoupení, a to je to, proč jsme se tady sešli, a to je kauza Čapí hnízdo. Mimochodem, a tu poznámku mi dovolte, ještě než začnu s jednotlivými argumenty, pan ministr Babiš tady opakovaně zve veřejnost, aby navštívila Čapí hnízdo, a říká nám, i nám poslancům, pojďte se tam podívat, já vás všechny zvu, je to pro veřejnost.

Vy mně to možná nebudete věřit, ale mně nedělá žádnou radost, že se tady dnes potkáváme nad kauzou Čapí hnízdo. V současné situaci České republiky jsou určitě témata, kterým bychom se tady mohli věnovat a měli věnovat, a bylo by to lepší pro občany naší země. Ale důvod, proč se tu setkáváme, i když tomu pan ministr Babiš nechce věřit, ten důvod je závažný a nemáme jinou možnost než mluvit o kauze Čapí hnízdo na této mimořádné schůzi. Já bych vám tady připomněla slova, která řekl Bohuslav Sobotka Poslanecké sněmovně ještě v době, kdy nebyl premiérem této vlády, tedy v březnu roku 2011 jako představitel opozice. Cituji: